Takže buďte tak hodní, prosím vás, už neříkejte, že nevybíráme daně. Vybíráme, a to jsme jenom na začátku. Protože děláte všechno pro to, hlavně opozice, abychom prosadili (?) EET. Ještě chcete dělat mimořádnou schůzi na kontrolní hlášení. Takže bych strašně rád, kdybychom se na to podívali konstruktivně, abyste podpořili naše projekty, které přinesou víc peněz do rozpočtu pro všechny, pro důchodce, pro policisty, pro vojáky, pro hasiče a pro obce a města, za které lobbujete, a já taky. Děkuji za pozornost. Děkuji za závěrečné slovo navrhovatele. Žel tedy podle jednacího řádu musím ještě udělit faktické slovo, faktickou připomínku těm, kteří mají přednostní právo, a ostatním, kteří ho nemají, udělit nemohu.

Prosím ale, jsme po závěrečném slovu navrhovatele.

Jak ta řeč, tak ta neuvěřitelná a nepřijatelná materie, o které budeme hlasovat.